Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Já nejsem expert na zdravotnictví. Každopádně tady zaznělo, že pan náměstek vyhrál výběrové řízení a není důvod ho odvolat, tak jsem to pochopil.

Takže když se chce, všechno jde. Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip. Prosím. Vaše dvě minuty. Chápu, že někteří poslanci, kteří jsou nově zvoleni, nemusí úplně akceptovat celý právní řád, byť přísahali věrnost Ústavě České republiky a zákonům, ale dotaz na to, jak to, že vláda koná? Samozřejmě konat musí. Já občas mám velký problém s některými názory, které přednáší pan předseda Ústavního soudu.

Prostě ano, my jsme připraveni v Ústavě na to, že můžeme rozpustit Poslaneckou sněmovnu a dva měsíce rozhoduje Senát, my jsme připraveni na to, že může být situace, kdy budou omezena práva dokonce i poslanců a budeme muset rychle něco projednávat, protože bude nějaký stav, ale že by jakýkoliv stát, a teď nemyslím jenom Českou republiku, mohl být vteřinu bez vlády, tedy bez té výkonné moci, to nepředpokládá ústava žádného státu určitě Evropské unie, možná i dalších států. Ale v tomto ohledu opravdu nevidím vůbec důvod, proč by někteří poslanci, kteří jsou tady více než jedno volební období, takovou otázku mohli položit, že vláda koná. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

A pokud tady něco píšete a má to mít váhu a není to cár papíru, jak tady minule se snažil demonstrovat pan kolega Zaorálek, tak já bych byl rád, aby to opravdu bylo bráno vážně, a proto neberte nám právo se ptát. Když vy něco napíšete a něco jiného úplně děláte.

To, co je tam navrhováno, jde obrovským způsobem za rámec stability zákona o státní službě. Já si nevybavuji, že by hnutí ANO a rezorty jimi řízené přišly s nějakými návrhy na takovéto změny zákona o státní službě. Proč půl roku poté, co tento zákon prošel Poslaneckou sněmovnou, najednou přichází hnutí ANO s tak zásadní změnou v oblasti stability státní správy v České republice?

Pokud na rovinu to není o tom zprivatizovat si státní správu a řídit úředníky státní správy jako zaměstnance jedné firmy.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s řádnou přihláškou do diskuse pan poslanec Pavel Blažek. Děkuji za pozornost.

Ten první je slovo důvěra. A ten druhý je, že vláda je vrcholný orgán výkonné moci.

Ale to naše hlasování je o tom, jestli tento sbor dam a pánů dostane naši důvěru k tomu, aby se stal vrcholným orgánem výkonné moci, to znamená, aby bez dalšího v reguli určitých zákonů ovládal policii, státní zastupitelství, finanční úřady, státní podniky atd.

To znamená, oni si odsouhlasí, že třeba přístav postaví tam a tam. Ale vláda má za svou povinnost, pokud chce plnohodnotně vykonávat svoje pravomoci v oblasti represivních orgánů státu, chodu ekonomiky, tam, kde má vláda slovo podle našich zákonů, musí si zajistit podporu alespoň 101 těch občanů, jako je v tom řeckém městě, aby tu důvěru k tomu, že to dělat mohou a že to zvládnou, měli v tom mezidobí.